Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy požádám s faktickou poznámkou pana poslance Kučeru. Prosím.

Já bych velice rád, kdybychom měli možnost právě na toto téma pohovořit i ve výborech, a myslím, že dobrý výbor na to by byl hospodářský výbor, kde by skutečně přišli zástupci zaměstnavatele, zástupci těch, kteří by se měli podílet na těch důchodech, a řekli nám tam své názory.

Já vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Kudela. Dobrý večer, abychom to stihli ještě dneska projednat. Řešíme mimořádnou situaci, mimořádný problém, který si asi vyžaduje mimořádné řešení. Lidová strana podporuje tento návrh zákona. V tento moment nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru, kdy organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat i jinému výboru jako garančnímu výboru? Nevidím žádný takový návrh, takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale z rozpravy jsem zaznamenal návrh pana poslance Kučery na přikázání hospodářskému výboru. Táži se tedy, zda někdo další má návrh na přikázání do výboru. Vidím vaše přihlášky. Přivolám kolegy z předsálí ohledně hlasování.

Rozpočtový výbor. Prosím, paní poslankyně. Já navrhuji zdravotní výbor. Děkuji vám. Není tomu tak, v tom případě budeme postupovat tak, jak byly návrhy načteny. Eviduji vaši žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Nejprve tedy je návrh na přikázání hospodářskému výboru.

Tento návrh byl zamítnut. Další návrh na přikázání je rozpočtovému výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 66, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 55, proti 58, i tento návrh byl zamítnut. Jako třetí návrh, který padl, padl na přikázání zdravotnímu výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 52, proti 61. Konstatuji, že ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas a nepřikázali jsme k projednání žádnému z dalších výborů tento tisk. V rozpravě zazněly dva návrhy, jeden na zkrácení na 30 dnů od pana poslance Šincla a dále o prodloužení o 20 dnů o paní poslankyně Maxové.

Takže nejprve budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby bylo projednání prodlouženo o 20 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh o prodloužení lhůty na projednávání byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat další návrh a to je návrh o zkrácení projednávání o 30 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 69, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 36. Ne, byl zamítnut. Omlouvám se, výsledek byl zamítnut. Takže pro pořádek se chci zeptat, zda někdo chcete zpochybnit hlasování, než uzavřu tento bod. Nestalo se tak, tzn. lhůta na zkrácení projednání na 30 dnů nebyla přijata. Myslím, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, pro pořádek se ještě ptám, jestli tomu tak je.